Ale podotýkám, já nemám chytrý telefon. To bude problém.

Já jsem tady na to taky upozorňoval, když se projednával tzv. protikuřácký zákon. Tam bylo ustanovení, že se bude přes internet prodávat nějakým způsobem alkohol nebo alkoholické nápoje.

Zde narážím právě na problematiku výměny občanských průkazů, že se budou postupně vyměňovat elektronické občanské průkazy. Narážím zde na problém životnosti toho občanského průkazu pět, deset a pětatřicet let a životnost toho čipu.

Takže tam jsme to také řešili. Problémem je elektronická identita, to je také nesporný fakt, která by se měla projednávat.

Jakým způsobem je to zabezpečeno?

I když oni tvrdí musíte si koupit čtečku elektronických občanských průkazů, abyste mohl komunikovat se mnou jako se státní správou. To tam také je.

Budu na něj určitě reagovat, takže bychom se mohli pustit do té rozpravy, abych tady tolik úplně nezdržovat. Já vám také děkuji. Prosím.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se nejdřív prostřednictvím pana předsedajícího chtěl omluvit panu poslanci Klánovi, že jsem ho připravil o spánek. Zároveň bych chtěl konstatovat, že pokud bych někomu chtěl vstupovat do snů, tak to určitě nebude pan poslanec Klán, ani za účelem zvyšování IQ. Ale zároveň mu také děkuji, že byl tak trpělivý a že tedy počkal, až se budu moci vyjádřit, že svůj jistě velmi cenný expertní příspěvek, který tady pronesl, zbytečně neprodlužoval. Já tady nebudu provádět ani inventuru těch přístrojů, které vlastním, na rozdíl od pana poslance Klána.